Děkuji.

Já mám faktickou poznámku, kterou reaguji na paní ministryni financí Schillerovou.

Titulek. Pod tím je napsáno: Ministerstvo financí posoudilo došlé žádosti a na základě provedené analýzy zveřejňuje podstatné závěry, ke kterým dospěl OLAF v rámci svého vyšetřování. Takže Ministerstvo financí na svých stránkách uvádí, že zveřejnilo závěry zprávy OLAF, ale ve skutečnosti nezveřejnilo závěry zprávy OLAF, ale část dopisu, který k tomu byl jako doprovodný dopis. Proto vás prosím, až budete příště zveřejňovat informace, tak zveřejňujte pravdivé informace. Děkuji, pane poslanče. A nyní s přednostním právem pan předseda Farský. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí k vydání. Jsme přesvědčeni o tom, že spravedlnost se nemá hledat ve Sněmovně ani se tady před ní nemá skrývat. Že imunita a to odcituji se má vztahovat jenom na výroky pronesené ve Sněmovně a na nic jiného by se vztahovat neměla, protože poslanci nejsou žádní nadlidi. A doufám, že vy, kteří jste byli svědky tady toho 4,5hodinového maratonu kydání špíny na všechny, kteří si dovolili vyjádřit nějakou pochybnost, nebudete reagovat tak, že budete tady vytvářet z pana poslance Faltýnka a pana Babiše nějaké nadlidi, jak se sami titulovali, ale prostě jim dáte šanci očistit se v klasickém soudním řízení.

Tyhle škody, které se působí tím, jak se tady napadají demokratické instituce a ty, na kterých stojí právní stát, jsou daleko větší než nějakých 50 milionů Čapího hnízda. Protože nejspíš se stalo to, že jednání o vydání nebo nevydání se stalo součástí vyjednávání o podpoře vlády.

Stanovisko klubu Starostové a nezávislí zaznělo a naše hlasy budou připojeny k tomu, aby byli vydáni k trestnímu stíhání poslanec Faltýnek a poslanec Babiš, protože to nejsou nadlidi. Doufám, že se k nám přidáte. Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi mé subjektivní hodnocení.

Přesto tady zazněla jedna naprosto zásadní věta. Pronesl ji předseda vlády a řekl, že žijeme v zemi, kde je možné si objednat trestní stíhání a dostat někoho do vězení. To neřekl nikdo ve čtvrté cenové skupině u piva. To řekl předseda vlády v Poslanecké sněmovně a pronesl toto prohlášení do veřejného prostoru. Já chci věřit, že tomu tak není. Ale ten jediný, kdo nás o tom může ujistit, je ministr spravedlnosti. Ministr spravedlnosti čtyři roky zastával svůj úřad a prováděl politickou kontrolu nad státním zastupitelstvím, které je pánem při trestním řízení. Pane ministře spravedlnosti, tohle je skutečně vážná chvíle.

Buď žijeme v právním státě, nebo nežijeme v právním státě. Váš předseda vlády, pane ministře spravedlnosti, pronesl veřejně toto hodnocení vaší čtyřleté práce a já se domnívám, že veřejnost si zaslouží slyšet vaši reakci. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nemám žádné žádosti ani o faktické poznámky, takže řádně přihlášenou do rozpravy mám paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo. Ale ještě předtím, omlouvám se, mám tady dvě omluvy.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, vážená vládo, Poslanecká sněmovna nemůže lidem vyslat signál, že nevěří v právní stát, nevěří v kontrolu státního zastupitelství, a dokonce že nevěří ani v soudy. Není to policie, nejsou to státní zástupci, nejsou to soudy, kdo zneužívají trestní právo v politickém boji, mezi politickými stranami, k oslabení politických soupeřů nebo uvnitř politických stran.

Neuvěřitelné. Ať si každý politik sáhne do svědomí, zda tak činil či činí, zda vynáší rozsudky o vině bez soudu, nebo dokonce bez obvinění, nebo dokonce bez pouhého podezření, protože účel světí prostředky. Díky tomu a udělali jsme si to sami nebudeme za chvíli hlasovat pouze o zbavení imunity dvou poslanců, protože poslanecká imunita je mrtvá. Budeme hlasovat o tom, zda Česká republika je, či není právní stát a zda v něj věříme. Já budu hlasovat pro vydání obou poslanců, ale ne proto a teď mně je úplně jedno, co mně přijde za reakci na sociální sítě , že bych byla přesvědčena o jejich vině. Paní poslankyně, děkuji za vaše slova.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi ještě krátce stanovisko za hnutí SPD, aby to bylo oficiální. A říkám to proto, že nás neustále někteří novináři, političtí komentátoři i kolegové politici podezírali z nějakého handlu nad vydáním či nevydáním obou dvou poslanců. Takže žádné pikle jsme nekuli. Chtěl bych, aby naše politika pro vás všechny byla jasná a srozumitelná.